Bylo to odstavit policejního prezidenta, odstavit ministra vnitra, tím oslabit premiéra a destabilizovat celou ČSSD.

Jaký je ostatně výsledek po třech a půl letech? Žádný.

Důsledkem byl pád vlády, důsledkem byly předčasné volby.

A co se stalo?

Robert Šlachta se odstavil sám.

Nesplnilo se také to, že organizační změna je provedena proto, aby se zametly pod stůl některé důležité, citlivé, politicky citlivé kauzy.

Pardon, děkuji za opravení, omlouvám se paní Váhalové.

Dámy a pánové, nezbývá než konstatovat, že tento pokus o puč jejich aktérům nevyšel. A to je pro občany této země rozhodně dobrá zpráva. Děkuji vám za pozornost. Já děkuji panu poslanci.

S faktickou poznámkou z místa se přihlásil pan ministr spravedlnosti, po něm s přednostním právem s řádnou přihláškou pan předseda Sněmovny Jan Hamáček. Pane ministře, vaše dvě minuty. Děkuji, vážený pane předsedající.

A teď nám tady pan poslanec Korte dlouze vyprávěl o tom, jak to na té komisi probíhalo, co tam všechno slyšel, co tam viděl, něco z toho četl. A já tohle odmítám. Ale ne že si takhle někteří členové komise budou vybírat, co z toho nám tady milostivě řeknou a co neřeknou. Já tedy čerpám jenom z veřejných zdrojů, protože žádné jiné nemám, a tam čtu, že ta esemeska nebyla osamocená, ona byla součástí nějaké komunikace.